Další bude paní poslankyně Havlová.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já budu velice krátká. Protože by se na mě nedostalo v rámci rozpravy, tak jsem si vzala tady tu technickou. Pro mě je důležitá jedna zásadní informace. Já bych ještě navázala na pana poslance Luzara, který tu naznačil, že snad nebyly udělány další odhady.

A teď to nejdůležitější.

A z tohoto krajského výboru na základě těch odborných posudků bylo uděláno usnesení, ve kterém je doporučení vládě neprodat OKD. Neprodat za 4,1 miliardy, protože pouhá cena bytů byla vyčíslena na 12 miliard.

Tak bych byla ráda, kdyby pan premiér se k tomu také vyjádřil. A co mě ještě hodně vadilo, tak v projevu pana premiéra zaznělo, že byty nebyly určeny k podnikání. Nakonec k podnikání se dostaly.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se chci především vyjádřit k tomu stavění jedněch horníků proti druhým. Protože takto to skutečně myšleno nebylo a ze strany vlády není. Jak ta věc skutečně proběhla, je to doložitelné, protože všechny ty dokumenty jsou veřejné, vláda jedná transparentně. Ministr průmyslu a obchodu navrhl do vlády, aby ten příspěvek byl poskytnut, a ten materiál, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, byl koncipován tak, aby ten příspěvek byl poskytnut nejenom horníkům propouštěným z OKD v Moravskoslezském kraji, ale aby se to také týkalo Ústeckého kraje. To byl návrh, se kterým přišel ministr průmyslu a obchodu do vlády. Byl to návrh, který podpořili ministři za sociální demokracii, ale nedohodli jsme se s našimi koaličními partnery. Čili pokud ten návrh nařízení měla vláda schválit jako celek, bylo potřeba v tom návrhu udělat změny. My jsme vyhověli námitkám koaličních partnerů, v návrhu jsme udělali změny, ale já jsem deklaroval jasně na místě a požádal jsem také ministra průmyslu, aby otázku příspěvku pro horníky, kteří budou propouštěni na Dole ČSA právě proto, že vláda rozhodla o limitech, předložil do vlády samostatně. Takže nikdo na nic nezapomněl, nikdo nechce stavět nikoho proti jinému, pouze ve vládě nezískal podporu návrh ministra průmyslu, aby ty příspěvky byly vypláceny v Ústeckém kraji, a bude to vláda projednávat samostatně. A já pevně věřím, že se dokážeme dohodnout, i osobně bych to pokládal za nespravedlivé rozhodnutí, jestliže vláda rozhodla o tom, že bude útlum na Dole ČSA v Ústeckém kraji, jestliže jsme podpořili myšlenku neprolamovat limity, tak současně bychom měli také přijmout spoluodpovědnost za sociální stabilizaci v tomto regionu. Čili pro nás je důležité, aby ten příspěvek se znovu dostal na jednání vlády, aby to vláda znovu mohla posoudit, a pevně věřím, že se tak stane v co nejkratším čase. Tak už ne. Děkuji za slovo.

Podívejte se na tabuli. Informace vlády o postupu nevýhodné privatizace OKD. To je ten důvod. Tím se nedívám ale na paní kolegyni, že bych jako něco takového chtěl říkat konkrétně.

A mě zajímá tedy nebo dávám otázku a proč nikdo nereagoval? Proč nereagovali politici, kteří tady byli před kolegy z ANO, před kolegy z Úsvitu? Byla tady sociální demokracie. Ale pan premiér byl členem i vlád předešlých. Poukazuje na to, že ta privatizace neprobíhala v pořádku.

Proč se to nedělo?

Děkuji za slovo. Prosím paní poslankyni Aulickou a po ní s faktickou poznámkou pan předseda vlády.

Prosím pana předsedu vlády. Já chci jenom ujistit Poslaneckou sněmovnu, že skutečně vláda je připravena aktivně se zabývat situací v Moravskoslezském kraji. Ale samozřejmě jsme také připraveni aktivně se zabývat všemi informacemi, které bychom mohli využít pro to, abychom hájili oprávněný zájem státu vůči vlastníkům, nebo bývalým vlastníkům, tam, kde vlastníci ve své odpovědnosti selhali. To znamená, nepochybně je to oblast, které chceme a budeme také jako vláda jednoznačně věnovat pozornost. A pokud jde o analýzu privatizačních smluv, víte, tady je jeden velký problém. Na privatizaci více než poloviny akcií OKD žádné privatizační smlouvy nejsou. Čili ono je obtížné, jak je vlastně analyzovat a jak vlastně vyhodnotit fakt, že se akcie OKD rozdaly a stát za ně žádné finanční prostředky nedostal. Žádní znalci přizváni nebyli. Dokonce ani nebyla vůle státu, že by za to měl dostat nějaké peníze. Stát prostě ty akcie různým způsobem rozdal. Ale rozdal je tak, že je potom vlastně spekulanti mohli skoupit a v rámci divoké privatizace se dostali k majoritě v OKD. Ale ani v rámci té divoké privatizace se žádné smlouvy nedělaly.